Fungovalo to prostě.

Já to poslouchám celý život.

Zase jako že ty vnuky...

To jsem neslyšel.

Protože jako co?

To jsou tak fiktivní čísla!

Všichni jsme budoucí a bývalí, všichni, jak tady sedíme.

Mám toho na srdci ještě hodně, ale pustím i kolegy. Přečtu omluvy.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Například tady jsem měl připravené krásné tři stránky, kdy podnikatelé shrnuli, jakým způsobem je to pro ně nevýhodné nebo jakým způsobem je to omezí, poškodí.

Já taky úplně nechápu, proč děláme takové kroky. Nebo co my? Neustále si říkám, že by se mělo připomína, že jsme čeští politici, zvolili nás čeští občané a jsme placeni z daní českých občanů. Takže by nás asi na prvním místě měli zajímat čeští občané.

To je právě to, čemu nerozumím.

Takže je celkem logické, že to napětí v té společnosti celkem pochopitelně narůstá.

Naše mezinárodní diplomacie už není mezinárodní diplomacie, to jsou aktivistické výjezdy. Protože u diplomacie tam záleží na každém gestu, na každém pohledu.

Já jsem si doteď myslel, že veškerá práce zahraniční diplomacie České republiky by měla být taková, aby z toho Česká republika měla prospěch.